Doufám, že novela vodního zákona bude brzy schválena, aby mohla být účinná od příštího roku. Intenzivně je připravována nádrž Vlachovice na Zlínsku, probíhají výkupy pozemků a příprava územního rozhodnutí.

Pan ministr Brabec mě informoval, že hodlá iniciovat její brzké svolání, abychom tak mohli vyhodnotit plnění stanovených úkolů a určit priority dalšího postupu pro letošní rok. Jednání národní koalice se osobně zúčastňuji. Děkuji panu předsedovi. Je tomu tak.

Jedním z největších vodních děl je Želivka, kde jste samozřejmě byl. Zde probíhá tříletý projekt pozitivní motivace zemědělských podniků, které hospodaří v ochranných pásmech.

Děkuji. Slovo má pan předseda.

Děkuji.

Tímto se nyní ale zabývat nechci, protože je již zjevně rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že ale řada místních podnikatelů a živnostníků utrpí tímto rozhodnutím dosti významné škody, zajímá mě, jak pokročily vaše úvahy o termínech a způsobu náhrad těchto škod ze strany státu. Protože pro město velikosti Nového Města na Moravě je rozhodnutí o vyloučení divácké účasti velmi zásadní a je citlivě vnímáno, přimlouvám se, aby stát vyřešil otázku náhrad ve lhůtě co nejkratší a v maximálním možném rozsahu. Prosím vás proto o odpověď na moji interpelaci. Já vám děkuji a slovo má pan předseda vlády.

Děkuji za dotaz. Věřte mi, že my ho řešíme. A nebylo to jednoduché rozhodnutí. A nebylo to jenom naše rozhodnutí.

A je to skvělý závod. Uvažoval jsem, že tam půjdu, ale bohužel, bohužel to riziko bylo skutečně obrovské.

Protože k žádnému přenosu v rámci České republiky mezi českými občany nedošlo. Teď vidím tady informaci, že i to italské dítě dneska, které bylo hospitalizováno na Karláku, nemá koronavir, pozitivní je ale otec, oba jsou na Bulovce.

No protože my neznáme majitele těch bytů.

No protože nebyl přenos. Obrovské.

Co říká zákon? A ministr zdravotnictví rozhodl na základě zákona o ochraně veřejného zdraví platí, že náklady vzniklé plněním povinností o ochraně veřejného zdraví nese osoba, které povinnost je uložena. Ale my říkáme ne, my to chceme řešit.